Netuším proč.

Na dopravě je totiž závislé veškeré zboží, a nejen to, takže namísto aby naše vláda podpořila pokles cen pohonných hmot, udělá pravý opak.

To by bylo opravdu neuvěřitelné, kdybychom neznali skutečnou motivaci Fialovy vlády zlikvidovat českou ekonomiku a české domácnosti. Tečkou k tomu můžou být debaty o nedostatku základních léků, který způsobila také nečinnost vlády.

To je opravdu neuvěřitelná záležitost, co tady předvádí Fialova vláda. No, když vidím představitele vlády, jak se potí u kamionů naložených léky zdarma pro Ukrajinu, když vím, že vláda prosadila pro ukrajinské migranty zdravotní péči zdarma, zatímco naši občané nemohou sehnat a zaplatit zubaře, tak je jasné, že při tomto přístupu Fialovy vlády pak musí jak péče, tak léky pro české občany chybět. Komu ku prospěchu? ptali by se kriminalisté. Evropští spekulanti, americké a ruské energetické firmy.

Komu ku prospěchu a komu ku škodě? ptám se. Tato vláda poškozuje zájmy naší země. Tato vláda nehospodaří s péčí řádného hospodáře: Tato vláda okrádá vlastní občany a firmy. To je první zlá zpráva. Ta horší je, že tahle neschopná vláda se rozhodla naši zemi zničit naprosto a definitivně, a to nejen tím, že v pokleku před Bruselem v rámci sankcí a Green Dealu likviduje ekonomiku, ale vzala si evidentně do hlavy, že nás zatáhne do války, a to zcela proti naší vůli, proti vůli většiny občanů této země.

Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu a i bez souhlasu Parlamentu. Premiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová z ODS chtějí prosadit rozšíření práva vlády vysílat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů bez souhlasu Parlamentu a také pobyt cizích vojsk na našem území.

Poslanci hnutí ANO k tomuto návrhu vyhýbavě vyjádřili zdrženlivý postoj.

Projednání vyslání našich vojáků ve Sněmovně by vzbudilo odpor veřejnosti, a vláda se proto rozhodla zatáhnout nás do války tak, aby to předem nevzbudilo odpor.

Bez ohledu, co si kdo myslí, platí tu zcela zásadní fakt. Jakékoliv rozšíření války směrem do Evropy je prostě špatně.

Taková situace, to znamená eskalace války, vyhovuje Spojeným státům, které si přejí mít vyčerpané Rusko i vyčerpanou Evropu, obojí zároveň, která bude zcela závislá ekonomicky na USA. A sami Američané do té války nepůjdou. Připravujete zákon, kterým chcete zavést cenzuru, trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu. Pod vedením Petra Fialy z ODS a ministra vnitra Víta Rakušana, to je předseda hnutí STAN, vypracoval Úřad vlády a Ministerstvo vnitra plán takzvaného boje proti dezinformacím.

V první polovině letošního roku by pak měl v rámci tohoto projektu vzniknout zákon umožňující Fialově vládě zablokovat vybrané internetové stránky a trestně stíhat takzvané šíření dezinformací, aniž by bylo jasně definováno, co dezinformace je a co dezinformace není.

To by byl konec svobody a demokracie.

Hnutí SPD proti této připravované vládní totalitě hlasitě protestuje a bude svobodu a demokracii před současnou vládou hájit ze všech sil, všemi legálními demokratickými prostředky.

Vláda ohrožuje firmy i domácnosti.

Vláda dokonce zvažuje i přesun některých služeb, například kadeřnické služby, ze snížené sazby do té nejvyšší, 21procentní, což samozřejmě zvýší cenu kadeřnických služeb.